Ještě jednou dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vítám vás na 94. schůzi Poslanecké sněmovny.

Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Odhlásil jsem vás, takže se přihlaste.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Proč přicházím s tímto novým bodem?